Ta situace je dneska zásadně jiná. A je naší povinností jako společnosti a nás jako Poslanecké sněmovny udělat maximum pro to, abychom tam, kde ten les má šanci na život, abychom do toho pomohli investovat z prostředků daňových poplatníků a pomohli jim. To, s čím nechci polemizovat, co říkal pan kolega Juránek. Ano, vysázet stromy je správně, ale já k tomu dodávám tam, kde mají šanci na život.

A my se nemůžeme bavit jenom o tom, dneska už to není jenom debata, kolik dalších nových rybníků a vodních nádrží uděláme.

Proto volám po debatě na téma odpar. On to tady částečně říkal pan kolega Martinů...

Zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Pokud ještě diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí. Ještě chviličku počkejte. Děkuji, pane předsedo.

My jsme...

To zcela je pravda. Za chvilku budeme projednávat vládní návrh zákona týkající se pozemkových úprav. Ty já mimochodem považuji za jedno z klíčových opatření, která by stát měl dělat, aby pozemkové úpravy běžely a fungovaly, aby se jim Ministerstvo zemědělství věnovalo minimálně tak intenzivně jako doposud, ale spíše více, a aby Ministerstvo životního prostředí chápalo pozemkové úpravy jako jeden z nástrojů, jak pomoci nejenom tomu hospodaření uvnitř toho území, ale jak pomoci i krajině k tomu, aby mohla lépe fungovat a aby mohla lépe žít.

Mění tento přístup Ministerstvo zemědělství, je to tak správně.

Poslední věc.

Nicméně pořád zůstává to sázejme stromy tam, kde mají šanci na život, a dělejme to v pokoře. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní pan poslanec Martinů s faktickou poznámkou. A to je zatím poslední přihláška v obecné rozpravě. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Desetkrát tolik.

Ptám se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Než se zeptám na závěrečná slova pan ministr má zájem a zpravodaj také.

Takže vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jenom, jestli dovolíte velmi stručně.